Dramatická pauza, protože chtěl jsem říci, že jsem moc dlouho čekal a opravdu to trvalo hodně dlouho, než jsem se dozvěděl klíčovou věc.

Nejde teď o to schválit, neschválit zprávy o činnosti a o hospodaření České televize. Ale my se dostaneme za pár měsíců do situace, že nám bude diktováno, koho můžeme a koho nemůžeme zvolit do Rady ČT. Protože tady to zaznělo.

To znamená, že kandidáti, kteří budou navrženi, tak budou zpochybňováni, jestli jsou dostatečně demokratičtí, jestli jsou dostatečně loajální vůči České televizi. Toho jsem se obával! Já se obávám toho, že Poslanecká sněmovna se dostává pod nepřiměřený tlak, aby nerozhodovala podle svého vědomí a svědomí, ale podle toho, co je od ní uměle očekáváno. To je ten důvod, proč si myslím, že řada lidí zde hovoří o tom, že je připravena uvažovat o svém postoji ke schvalování zprávy o hospodaření. A já říkám ještě jednu věc. Prosím vás, nelžeme občanům České republiky! Myslím, že zde některý z mých předřečníků jasně přečetl, že Poslanecká sněmovna může zdůrazňuji slovo může odvolat Radu České televize ve dvou případech. A to buď že shledá, že je nekompetentní, anebo v případě, že neschválí dvě po sobě jdoucí zprávy. Ale může. A já znovu říkám: Nikdo tady neřekl, že se k tomu chystá. Nikdo tady neřekl, že se to stane. A rozhoduje o tom Poslanecká sněmovna. Dvě stě poslanců. My prostě jsme jenom reagovali na to, jak byli připraveni členové Rady ČT, jak se připravili na seminář, na který přišlo 50 poslanců, kteří byli připraveni, kteří se ptali a chtěli věcné odpovědi. Nebudu se tady zabývat jednotlivými informacemi, které v podstatě na semináři zazněly, protože jste měli možnost se s tím setkat a seznámit ať už prostřednictvím různých výpisů apod., jak tady zaznělo. Já chci jenom říci, ve všech případech nám jde o hospodárnost. A já si myslím, že to, že se bavíme o tom, jakým způsobem jsou vynakládány finanční prostředky České televize, děláme službu České televizi.

A mně jenom vadí jedna věc, a byl jsem jako ministr několikrát dotazován různými médii, kolik je příjem ministra, kolik je příjem náměstků, kolik je příjem managementu ministerstev apod.: proč Česká televize, která si bere za příklad BBC, odmítla zveřejnit platy svých redaktorů? Se slovy, pan ředitel to někde i uvedl veřejně, že se domnívá, že na to ještě společnost není připravena.

Takže pak se nedivte, že po takovém semináři existují prostě pochybnosti. Já se omlouvám, ale není to nic proti České televizi a nezávislosti českých médií. Já takové nařčení kategoricky odmítám.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Jenom velmi kratince. Prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěla zeptat pana kolegy Staňka, za koho mluvil. Děkuji a paní poslankyně Černochová ruší svou omluvu a pan poslanec Staněk se hlásí s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Takže jestli jste se ptala, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, zda mluvím za Českou stranu sociálně demokratickou jako její poslanec jsem mluvil v tomto případě za sebe, protože jsem za sebe skládal slib poslance Parlamentu ČR. Děkuji. To byly faktické poznámky a nyní prosím pana poslance Martínka, který je přihlášen do rozpravy. Vážené dámy, vážení pánové, i když už jsem nechtěl vystupovat, musím, protože nemám rád jednání o nás bez nás a protože jsem se jako jeden z poslanců účastnil uzavřeného semináře, i když z jiného důvodu než jiní poslanci. Sám dávám přednost veřejnému projednávání, proto jsem na uzavřeném jednání ani otázky nepokládal. Mohu však uvést na pravou míru některé zavádějící informace, které zde padly. Pojďme se opřít o reálná fakta a čísla.

Vysílá dva nové programy. Má nové moderní televizní studio v Brně a hospodaří bez dluhů. Tady možná k panu poslanci Staňkovi. Pojďme se bavit o dalších možnostech financování. Zajistěme jako ve Finsku nemožnost ovlivňování poslanců rozpočtu napevno stanoveným fondem, který bude financován ze státního rozpočtu nebo jiným způsobem, ale tak, aby nebyla možnost politického ovlivňování.

Stejně tak veřejnou volbu. My pro veřejnou volbu jako Piráti hlasujeme vždy, takže budeme rádi, když se k nám přidáte. Volba rozhodně tajně být nemusí. Loni byla Česká televize nejsledovanějším vysílatelem na českém televizním trhu. Ze strany diváků měla nejvyšší hodnocení spokojenosti za posledních pět let.

Jsou to investice, které České televizi, tedy České republice, zajistí možnost vyrábět televizní a filmovou produkci i v dalších desetiletích. Hodnota dlouhodobého majetku České televize se meziročně zvyšuje.